Již je na svém místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 485/4, který byl doručen 17. října 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 485/5. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy.